Zahajuji hlasování o návrhu A12. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Tímto mám za to, že jsme se vypořádali s tou nejobtížnější částí procedury. Nyní budeme hlasovat o A13. Jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se upravuje text § 99e odst. 3. Týká se doplnění odměn autorům a nakladatelům. Stanovisko garančního výboru doporučující. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Týká se informační povinnosti kolektivního správce nositelům práv a veřejnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Návrh nebyl přijat. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka.

Tyto pozměňovací návrhy spolu souvisejí, proto je hlasujeme společně. Stanovisko garančního výboru nedoporučuje.

Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o K9. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka, kterým v § 103 upravuje text odst. Týká se vymáhání nároku na bezdůvodné obohacení a náhradu škody. Stanovisko garančního výboru: Nedoporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat. Tento pozměňovací návrh je totožný s N3. Proto o tomto již nebudeme dále hlasovat. Týká se seznamu nezávislých správců. Stanovisko garančního výboru doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o A15. Tento pozměňovací návrh je totožný s N4, proto o tomto již nemůžeme dále hlasovat. Týká se doplnění odkazů. Stanovisko garančního výboru doporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Jde o pozměňovací návrh školského výboru, kterým se v bodu 10 přílohy č. 1 Odměna za půjčování zvyšuje z 50 haléřů na dvě koruny. Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Kdo je proti?

Dále budeme hlasovat o C1. Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Jandáka. Změna zákona o audiovizi. Stanovisko garančního výboru nezaujal stanovisko. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Tím jsme podle mého rozpisu, pane zpravodaji, vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy a měli bychom hlasovat návrh zákona jako celek. Podle mých záznamů také. Teď se s přednostním právem ještě hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Hlasování bylo poměrně komplikované.

Čtyřiceti dvou minut.